To přece žádnou logiku nemá a ani to tam není napsané v tom návrhu zákona.

Kolega Kalousek.

A vy teď blokujete zákon o rozpočtovém určení daní, který podporujete jenom proto, že nevěříte svým koaličním partnerům, že oni vás pak podpoří v novele pana poslance Volného. No když budu hodně slušný, tak v mém a ve vašem přístupu, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, není zas až tak velký rozdíl. Prostě se navzájem blokujeme nějakými jinými návrhy, abychom prosadili své zájmy. Koneckonců proto nás sem ti voliči zvolili. A za to, že jste se tímto způsobem odkryl, za to, že už asi tak popáté měníte argumentaci, proč něco být musí a proč být nemusí, za to vám chci poděkovat a doufám, že ti přemýšliví to viděli a že to i slyšeli.

Pro ty, co neposlouchali, tak rozdíl mezi mým návrhem a návrhem pana kolegy Kalouska je v tom, že pan kolega Kalousek prostě nechce zdanit hazard. To je potřeba, aby tady jasně zaznělo.

Můj návrh je o tom, že pokud chci a státní rozpočet je přece jenom jeden, jsou tam příjmy a výdaje tak aby tam byly i ty příjmy. Ještě bude reakce od pana předsedy Kalouska. Nezlobte se, já musím, protože tady zazněla další pomluva. Tady zazněla další pomluva, že já, potažmo strana, kterou zastupuji, nechce zdanit hazard. Nikdo jiný to předtím neudělal. A i pan poslanec Volný, který dnes něco navrhuje, nenavrhuje nic jiného než parametrickou změnu toho, co já jsem prosadil, protože já jsem prosadil 20 a on teď navrhuje 25 na základě té legislativní změny, kterou já revolučně prosadil do právního řádu. Tak proboha, aspoň vás, kolegové z ANO, prosím, abyste se zamysleli nad argumentací svého předsedy. Jak to, že nechci zdanit hazard, když já byl ten jediný, komu se to podařilo? Na ty ostatní pomluvy, které říkal pan poslanec Volný na tiskové konferenci klubu ANO, už jsem jednou reagoval a nechci je podruhé opakovat.

A jestli teď říká: my jim to můžeme vrátit jenom tehdy, když taky projde ta Volného novela, kterou vlastně chceme úplně jinak, než ten Volný navrhl, no tak buď lže teď, nebo lhal předtím. Nemůže mít pravdu v obou dvou těch argumentech, to snad logika nás, kteří jsme se alespoň chvíli logikou zabývali, nám tohle říká a jasně nám to říká.

Tak děkuji.

Zeptám se, zda ho mám znovu číst nebo zda...

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. A nyní tedy jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?